Chápu, že pokud by se měli všichni dostavit na odbor azylové migrační politiky v tom počtu, který dnes máme, a my opravdu pořád nevíme, kolik uprchlíků na našem území je, jaké jsou profese, jaké mají vzdělání, kde bydlí, tak při tom počtu by to trvalo osm měsíců. Ano, trvalo by to velmi, velmi dlouho.

Vy víte, že já už mnoho měsíců kritizuji, že starostové, hejtmani nevědí, kolik uprchlíků mají ve svých městech, krajích. Pořád to opakuji. A já si myslím, že kdyby s tímto formulářem přišel pan ministr před půlrokem, takže už jsme ty údaje před půlrokem mohli mít. Ano, přichází s tím proto, protože se v říjnu na evropské úrovni schválilo, že tedy dojde k prodloužení dočasné ochrany.

Nekontroluje se vůbec, protože nejsou propojené ty systémy, protože pan ministr práce a sociálních věcí má na starosti ubytování v rámci fyzických osob, takže dává takzvané solidární příspěvky. Kraje prostřednictvím HUMPO zajišťují ubytování přes právnické osoby.

Vy jste slibovali, že bude docházet ke kontrolám z vaší strany, ze strany Policie České republiky, a tak dále. Je jasné, že úřady práce jsou přehlceny a nemůžou to v žádném případě zvládat. To, co jsem tady v tuto chvíli řekla, zaznělo na strategické skupině a řekli to tam zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Krajská asistenční centra, která, když uprchlík přijede do České republiky, jde na krajské asistenční centrum, které zajišťují kraje a zajišťují to od začátku skvěle, na výbornou. Zajišťují to i tak, že veškeré náklady jdou na kraje.